Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já o tomto návrhu dám hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? V hlasování číslo 193 přihlášeno 92 poslanců, pro 43, proti 6. Návrh nebyl přijat. Rozprava bude pokračovat neomezeně. První do obecné rozpravy se s přednostním právem přihlášen pan předseda Bartošek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Návrh tohoto zákona je jistě chvályhodný a zaslouží si podporu, každopádně mám zde jeden dotaz, který je věcný.